Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Petr Adam, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji. A nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru.

Já vás rád budu informovat o jednání našeho výboru, zejména o tomto bodu.

Ta informace a ta jednání se připravují, a myslím si, že to je pak i zajímavější pro debatu v Poslanecké sněmovně. Děkuji panu poslanci. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Táži se, zda je zájem ze strany zpravodajů o závěrečná slova. Není tomu tak. Tudíž všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné, v níž poprosím pana zpravodaje, aby přečetl návrh usnesení.

Děkuji. Vzhledem k tomu, že nemám nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení.

Proti?

Návrh byl přijat.